Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem chtěl ještě krátce, už to nechci natahovat, na Pavla Blažka. On mě asi neposlouchal úplně přesně.

A ten základní moment je, když se podíváte do stenozáznamu, že hlavní argument proti jednovolebnímu systému byl ten, že máme málo času, máme řešit covid, spoustu zákonů, a pojďme řešit jenom to, co nám Ústavní soud vytkl, a to jsou dva paragrafy. A teď tady drtivou většinu času ztrácíme, nebo ztrácíme ne, ta diskuse je potřebná, ale zaobíráme se korespondenční volbou, kterou ale Ústavní soud neřešil taky.

Děkuji za slovo. Jenom velice krátce k panu poslanci Žáčkovi vaším prostřednictvím, když jsem byl osloven. Ale řekl jsem, že jejich kvalitu, ať už negativní, nebo pozitivní, prostě generuje volební systém, resp. systém dvou stran, který tam mají.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Nekomentoval jsem žádný systém ve Spojených státech, který není založený na dvou stranách, to prostě není pravda. Ve Spojených státech je spousta jiných politických stran. Nicméně pokud se stavíte, tak já vám na to téma dám nějaké školení.

Já požádám službu, proto hovořím, abych vás vrátil do debaty ve třetím čtení. Ve třetí čtení.

Máte slovo. Děkuji.

Takže my tady vlastně řešíme něco, co by mělo být konsenzem této Sněmovny, pokud to podpoří vládní strany a stejně tak i většina opozičních stran.

Děkuji za slovo.

Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.